Pro přehlednost, o dopadech tohoto pozměňujícího návrhu vám uvedu příklad. Protože si myslím, že to je opravdu skutečně dobře míněno, ale ještě jednou, problém spočívá v detailech. Nějaká osoba vlastní bytový dům s 20 bytovými jednotkami. Sám tento vlastník bydlí v rodinném domě někde jinde. Díky tomuto pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pastuchové může vlastník požádat o 20 příspěvků na bydlení za jednotlivé byty.

Úřad práce takhle navrhovaného textu zákona umožní vlastníkovi přiznat příspěvky na bydlení na všech 20 bytů. Na všech dvacet. Pro vyhodnocení nároku na příspěvek na bydlení se totiž dle textu návrhu budou započítávat příjmy a náklady na bydlení jen těch osob, které v bytech bydlí a které jsou uvedeny v žádosti, ale nikoliv vlastníkovy příjmy a náklady. Příspěvek však bude přiznán vlastníkovi a vyplacen vlastníkovi. Byla by svým způsobem absurdní a v podstatě by obchod s chudobou, kterému se zde snažíme několik let zabránit, paradoxně pouze posílila.

Já si myslím, že tohle nechceme.

A jak všichni víme, tak soudy rozhodují podle platné legislativy, nikoliv podle metodických pokynů Úřadu práce. A opakuji ještě jednou, v prosinci vysíláme do mezirezortního připomínkového řízení komplexní vládní návrh, kde toto bude podchyceno.

Pozměňovací návrh E4, který upravuje podmínky nároku na příspěvek na bydlení, neobsahuje však natolik závažné nedostatky. V tomto návrhu je zachována podmínka trvalého pobytu a nově se doplňuje podmínka užívání bytu.

Je zde nesprávně použit pojem skutečný pobyt, který nesouvisí s trvalým pobytem ani s užíváním bytu.

Chceme, aby výplata dávek byla provázána s plněním povinné školní docházky.

Chceme změnit nastavení normativů, to znamená, chceme reálnější zastropování dávek a dát možnost obcím výši těchto dávek ovlivňovat.

Za sedmé.

To jsou ty naše představy. Je možné, že v příštích týdnech tam některé konkrétní návrhy ještě přibudou. My jsme v úterý na pracovní skupině například diskutovali ještě pěstounské dávky atd.

Za prvé, zatímco důchod je přiznán jako pojistná dávka jednorázově, rodičovská je jako nepojistná dávka a tu lze ukončit a pak znovu obnovit, a to i opakovaně, v podstatě každý měsíc. To u důchodů nelze.

Za druhé.

Nicméně v provazbě na to každoměsíční umožňující obnovení a pozastavení rodičovské by tak vznikl prostor pro znovupodání a zastavení, a tím pádem bychom podpořili účelovou manipulaci a spekulaci kvůli výši rodičovské, která bude každý měsíc vyšší a vyšší.